Děkuji za slovo, pane předsedo.

Návrh zákona reaguje na očekávané negativní následky pandemie v oblasti splácení úvěrů.

K přípravě návrhu jsme přistoupili poté, kdy opakovaně selhaly snahy vyřešit tu situaci samoregulací.

Navíc ne všichni poskytovatelé úvěrů začali svým dlužníkům nabízet možnost přerušení či jiné modifikace splátek. Návrh zavádí tzv. ochrannou dobu, po kterou lze na základě volby dlužníka přerušit splácení úvěru na tři, nebo na šest měsíců podle jeho volby.

Ochrannou dobu budou moci využít i právnické osoby, u nich se však navrhuje, aby po ochrannou dobu mohly odložit pouze splátky jistiny, ale nadále průběžně platily úroky. K tomu, aby dlužník mohl využít ochrannou dobu, bude stačit, aby svůj úmysl oznámil věřiteli a uvedl, že tak činí v důsledku pandemie COVID19. Věřitelé oznámení nepřezkoumávají a za posunutí splatnosti nebudou moci účtovat žádný poplatek. Zavedením této možnosti se výrazně eliminuje riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů v ekonomice a z nich plynoucích následků v podobě exekucí a insolvencí. Děkuji za možnost projednat tento návrh ve zkráceném řízení, protože věřte, že mnoho občanů, ale i zejména malých podnikatelů, OSVČ, na tento zákon čeká. Děkuji vám. Já vám děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 813/1. Poprosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor přijal na svém včerejším jednání usnesení, které zní: